Byl Pákistán spojencem, nebo protivníkem?

Zpracovala se na základě rozhovorů se stovkami expertů a odborníků, kteří se na tomto konfliktu podíleli.

Země se propadá do chaosu.

Jakým způsobem my jsme s tím byli spojeni, ani se neptejte. Závěr, který tam píše generální inspektor, je: Neustále jsme lhali americkému lidu.

Jakým způsobem se mluvilo o vítězstvích, která vůbec neexistovala.

Nikdo nezpochybňuje ta fakta, která tam jsou, dneska. Jsou prostě pravdivá.

Samozřejmě. Vy říkáte, že máme spojence.

To je prostě realita. Takže co si tady budeme namlouvat, že máme spojence. Ale přece si nebudu lhát, že je všechno v pořádku. Nedávno francouzský prezident řekl, že NATO utrpělo mozkovou příhodu. Řekl jsem, že ten jeho projev a jeho vystoupení je v podstatě něčím, co nám podtrhává nohy, abyste si nemysleli, že jsem z toho nadšený. Já to neříkám proto, že chci někoho napadat. A to, co vám říkám, to jsou fakta, která si můžete všichni přečíst. Pochopte, že já jsem tady o tom mluvil snad léta, a když se podíváte zpět, co jsem říkal, tak když to zjednoduším, pořád jsem říkal: Co tam proboha děláme?

Dvacet let. Stálo to bilion dolarů. Obávám se, že se směje. Kolik jsme vlastně na tom ztratili. Úplně zbytečně a marně. Chápete, nenaříkejme, že Číňané jsou dneska aktivní a že nám to vadí, jak pronikají do těch zemí. Za ty peníze jsme mohli pronikat třikrát víc než oni, ale my jsme si vymysleli tohle.

S tím, že dneska ani s našimi spojenci není všechno úplně ideální. A budeme je mít zítra? A když se ptáte, kde jsou hrozby, tak na to je jednoduchá odpověď. Nejsem si jist, chápete, že to řešení je, že najdeme nějakého velkého nepřítele tam. Vůbec žádného bych se tak úplně nebál, kdybych věděl, že my sami jsme schopni nějaké odolnosti díky tomu, že jsme schopni se domluvit v této zemi. A teď ta Čína jestli mám ještě čas a budete poslouchat, tak vám řeknu, co si myslím o Číně. Čína. Já jsem to už někde říkal, tak se omlouvám, kdo to už ode mě slyšel, ale je to něco, co mi stále v hlavě zůstává jako základní věc ve vztahu k Číně.

Oni nejsou všichni stejní. Nevěřte tomu, že jsou všichni jako jeden.

No a já proti tomu vám říkám já si myslím, že tohle je takové, když to přeženu, skoro rasistické. A i když vím, že dnešní Čína na tom není dobře, já to vím, nejsem přece dnešní, já vím, že to, co se dneska v Číně děje, v posledních letech, je i pro mě zklamáním, že se chová represivně, že prosazuje iliberální politiky, že zakazuje svobodnou řeč, že zakazuje ty vnitřní náboženské minority nebo jim omezuje život velmi brutálním způsobem.

Já vám třeba řeknu, že dnešní Čína, když se podívám na plynutí času v posledních desetiletích, je pro mě obrovské zlepšení.

A pokud zahyne polovina lidstva, tak to bude dobře, protože ta druhá polovina bude socialistická.